Jsem tolerance sama. Děkuji za slovo.

Já to samozřejmě podporuji, ale je potřeba to vyvážit a je potřeba být konzistentní v té době. Byly tady doby, kdy se dokonce ten příspěvek snižoval!

Děkuji za slovo. Nedá se to vůbec srovnávat.

Proto vzniklo konto, kde byly placeny obědy těm dětem, o kterých třídní učitelé a ředitelé věděli, že skutečně na ty obědy nemají.

Takže takto je to potřeba rozšířit, ale vůbec to neznamená, že se má platit plošně všem.

Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil říct, že tady zazněly některé věci. Samozřejmě že to má i ekonomické dopady, protože ta péče, která je hrazena nebo která je podporována přímo, o jednotlivé klienty, je podstatně levnější než nějaká ústavní péče. A druhá věc. Samozřejmě že je potřeba takovéto služby podpořit. Je to otázka soudržnosti v rodině a také uvědomění si, co to je život a co k tomu patří.

A poslední, co mi dovolte k tomu říci je velmi podstatné, že takováto péče je skutečně velmi výchovná. Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi a dostaneme se k pořadí přihlášených.

Já chápu, že to téma je trochu žhavé, ale pokud diskutujete něco jiného, tak prosím v předsálí, a každého, kdo vystupuje, nechte v klidu přednést jeho řeč, pokud mu bylo slovo uděleno.